Ten nárůst je tady opravdu výrazný.

Jediné, o čem jsme slyšeli ve spojitosti s digitalizaci na úřadech práce, tak byly skandály.

Děláme kroky v oblasti digitalizace.

Na podzim přišla pomoc v oblasti balíčku, který mířil na osoby se zdravotním postižením.

Ale je potřeba také férově říct, že jako vláda jsme zdědili rozpočet, který s tím nepočítal.

Ty peníze směřovaly z velké části opravdu na podporu lidí, domácností. A tak to v těch krizových situacích má být.

Prostě bez dětí ta země nemá budoucnost.